Děkuju. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Adamec.

Na to jsem chtěl jenom upozornit, a že samozřejmě tehdy i po diskusi, kterou jsme tady měli nakonec, jsme se dobrali toho správného výsledku a za to tady dodatečně ještě jednou děkuji, protože nám to opravdu pomohlo.

Já jsem nemyslela starostové jako funkce, ale Starostové jako hnutí.

Ano, máte pravdu, pane předsedo hospodářského výboru, prostřednictvím paní předsedkyně, protože jsme kompenzovali více, ono se to dopočítat dalo, tak potom jsem se rozhodla v tom dalším roce, že budeme zpětně kompenzovat podle skutku, aby to už bylo přesně. A je pravda, že vy jste se mě, prostřednictvím paní předsedkyně, v tomhle ohledu vždycky zastával. Děkuju.

Děkuju za slovo.

Chtěla bych připomenout, že jsme měli rozpočtové provizorium a že když se tady rozpočet tedy v lednu, v únoru, v březnu projednával, tak jsem při všech čteních vystupovala a poukazovala jsem na to, že finanční prostředky v rezortu Ministerstva vnitra chybí. Podali jsme mnoho pozměňovacích návrhů.

Jsou to ti, kteří jsou nenahraditelní, nepostradatelní a naše vláda v minulém roce schválila nařízení vlády, kde se hasičům a policistům měly navýšit jejich platy o 1 400 korun. Když přišla tato vláda, tak to změnila, respektive pan ministr vnitra vystupoval s tím, jakým způsobem vítězně vybojoval, že tedy policisté a hasiči od 1. ledna dostanou 700 korun.

V rámci kolonky jejich platů není navýšení žádné. Když srovnám desetiprocentní navýšení od 1. září a 700 korun, tak to v žádném případě nejde srovnávat, protože 10 % ze základu určitě není těch 700 korun. Několikrát jsme tady slyšeli na mikrofon, že se policistům nebudou odebírat stabilizační příspěvky. Poté jsme mnohokrát v médiích slyšeli z různých krajů a pak i od policejního prezidenta, že se bohužel na ty stabilizační příspěvky musí sáhnout. Několikrát jsme říkali, že v této době, která zde je, určitě není dobré slučovat obvodní oddělení, tak jak se tomu například stalo v Libereckém kraji, v Karlovarském kraji a v jiných krajích, a musím říct, že jsem měla osobní možnost i při výjezdu naším obytňákem mluvit s některými policisty, kteří jsou velmi právě znepokojeni tím, že v některých městech k tomu slučování dochází. Kdo byl starostou, ví, že policistů je vždycky nedostatek i v rámci veřejného pořádku a že lidé se velmi dobře cítí, pokud policistu v té popřípadě problémové lokalitě vidí, že tam chodí, že to tam nějakým způsobem kontroluje a monitoruje.

To je jasné, je to spojeno s těmi krajskými asistenční centry, která v rámci migrační krize velmi dobře zajišťovaly všechny kraje a která snad už dostala a dostanou všechny finanční prostředky.

Tam nevím, jestli by se mi k tomu mohl nějak vyjádřit pan ministr financí, myslím si, že především by se k tomu asi měl vyjádřit pan ministr vnitra, proč a jestli je to opravdu tak důležité, a pak je to na nákup nových automobilů, 900 milionů korun pro policisty.